Přesto s výměnou předsedy dochází k výměně všech místopředsedů.

A pokud takový návrh projde, tak nebudu hlasovat a nedoporučím ani svému klubu hlasovat pro návrh zákona jako celek, protože si myslím, že toto není správné pojetí soudní soustavy. Děkuji za pozornost. Ano. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych začal tím, že bych poděkoval paní ministryni a i pracovníkům Ministerstva spravedlnosti za práci na tomto zákoně, protože si myslím, že je to důležitý zákon a že celkově, tak jak byl i upraven v rámci ústavněprávního výboru, je to krok správným směrem. Myslím si, že přínosy jsou zejména v oblasti výběrových řízení.

Protože dominantní roli v naší soudní soustavě mají kraje, a pokud budou mít vliv i na obsazování jednotlivých soudců příliš velký, tak to skutečně může prohlubovat tento problém. Takže určitá míra sjednocování v rámci výběru je podle mého názoru žádoucí.

Ale i řešení, které připravovalo ministerstvo, je podle mého názoru kvalitní. Pokud jde o způsob řízení soudu nebo soudní správy, tam si myslím, že společný model, kdy společně přicházejí a společně odcházejí, je vhodnější, a to z důvodu, že je jednoznačně definovaná odpovědnost za správu soudu, za fungování soudu, zatímco pokud dochází k postupné obměně, tak se šéf soudu může vymlouvat na místopředsedu, místopředseda na předsedu soudu, a potom je velmi těžké posuzovat, jestli ten člověk, který tam vykonával nějakou roli, odvedl dobrou práci, či nikoliv. Zatímco když je to u předsedy soudu jasně definováno, tak to potom může být zohledněno i v jeho kariérním postupu.

Myslím si, že dochází i k zpřehlednění systému výběru kandidátů, justičních kandidátů, tak, že je zachována možnost osob zvnějšku soudnictví, čili z dalších právních profesí, být nominováni na post soudce, ucházet se o tuto roli. A chtěl jsem vás poprosit, abyste podpořili pozměňovací návrh kolegyně Malé, který my podporujeme, který umožňuje Ministerstvu spravedlnosti stanovit parametry toho, v jaké podobě mají být zveřejňována soudní rozhodnutí. Pokud by neprošel tento návrh, tak si dovolím poprosit o podporu svého návrhu v téže věci, který je poněkud podrobnější a už tam stanoví nějaké základní mantinely. Ten závazek, který jako Česká republika máme, vyplývá z Open government partnership, kde jsme se zavázali k tomu, že v rámci ztransparentnění justice zajistíme zveřejňování soudních rozhodnutí.

Také bych chtěl podpořit ten kompromis, který tady zazněl ohledně účinnosti návrhu zákona, což je rozumné řešení. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Pan zpravodaj taky?

Tady to není ani o obrovské praxi a znalostech, ale o lidských vztazích, a přísedící tomu skutečně dodávají patřičný lidský rozměr a jsou tam co platní. Pokud jde o peníze, které dneska přísedící mají, je to skutečně směšná částka.

Pokud jde o otázku výběrových řízení, to je samozřejmě věc názoru, tady rozhodne Sněmovna jako suverén, ale já s tím mám ty nejlepší zkušenosti. Byla transparentní, hlásila se nám celá řada kandidátů a všichni byli spokojení. Nezaznamenala jsem jedinou stížnost.